Myslím, že to je druhý důležitý výsledek. Jsme respektovaný partner v rámci Evropské unie a jsme schopni prosadit svůj názor. To jsem tady jasně doložil na migrační krizi a jasně jsem to doložil na debatě o sankcích proti Rusku. To je jedna důležitá věc. Ale druhá důležitá věc, máme vynikající vztahy se všemi našimi sousedy v tomto regionu, kde žijeme, kde pracujeme, kde naši lidé podnikají. A nejsou tady žádné konflikty, které bychom měli s kterýmkoli sousedním státem České republiky. To si myslím, že je velmi důležité. Speciálně bych rád zmínil Německo. Německo je náš hlavní obchodní partner, je to jedna z našich sousedních zemí.

Máme těsné vztahy v hospodářských otázkách, řešíme praktické věci, které se týkají dopravního propojení. Naše země jsou si strukturálně v mnohém podobné a náš hospodářský model stojí na průmyslu, velkou tradici má strojírenství a myslím si, že je tady obrovský potenciál pro dobrou spolupráci, pokud jde třeba o inovaci české ekonomiky.

A jsem rád, že jsme se dohodli s Německem, a podepsali to ministři zahraničí České republiky a Německa, že zahájíme strategický dialog, kde se budeme soustředit na rozvíjení partnerství. Mluvíme velmi intenzivně spolu o takových praktických věcech, jako je duální vzdělávání, spolupráce ve vědě a výzkumu. Patří sem jednoznačně dopravní infrastruktura, zlepšení dálničního a železničního spojení mezi našimi zeměmi. Opět nic abstraktního, nic globálního, vzdáleného realitě, ale věci, které naše firmy a naši lidé jednoznačně potřebují.

Koneckonců to potvrdily a potvrzují i vzájemné návštěvy na vysoké politické úrovni. Když tady zmiňuji Německo, tak chci zmínit také Francii. Chci oznámit, že pokračujeme ve vyjednávání podobného strategického partnerství, jaké máme s Německem, také s Francií. Snažíme se, abychom posílili spolupráci, protože i Francie patří mezi významné hospodářské partnery a investory v naší zemi. A jsme přesvědčeni, že zejména poté, kdy došlo k brexitu, tak právě komunikace s Francií a s Německem je pro nás důležitá. Je to důležitá součást naší strategie držet Evropu pohromadě.

Aby byla nějakým způsobem izolována. Potřebujeme udržet dialog mezi V4 a ostatními státy Unie. Proto jako Češi se snažíme komunikovat s Němci a snažíme se intenzivně komunikovat také s Francií. Poslední poznámka, která se týká Evropské unie a budoucnosti, která je před námi. My jsme podpořili Slovensko, podpořili jsme ho v zahájení debaty o budoucím směřování Evropské unie. Máme tady situaci, kdy Velká Británie hledá složitě cestu, jak opustit Evropskou unii. Myslím si, že je důležité, aby se teď v Evropě dostali ke slovu zastánci silné Evropské unie, která bude schopna se udržet a spolupracovat. A já jsem přesvědčen o tom, že ve vztahu k brexitu je naším zájmem udržet si přístup na britský trh, ale je také naším zájmem zajistit práva našim zaměstnancům a našim lidem, kteří pracují a studují ve Velké Británii. Tohle musí být naše priorita. Postarat se o naše lidi. A já nechci, aby tito lidé byli jakýmkoli způsobem diskriminováni. Nechci, aby byli předmětem jakýchkoli útoků, které se bohužel po brexitu ve Velké Británii rozmnožily. Zatím jednání s Brity neběží.

Ta chvíle ještě nenastala. Takže nebudeme vyjednávat individuálně, ale připravujeme naši národní pozici, kterou budeme chtít prosadit do pozice celé Evropské rady, až nám to Británie oznámí. Jsem přesvědčen o tom, a tím bych uzavřel téma vztahů k Evropské unii, že pro nás Evropa je důležitým štítem proti dopadům globálních změn. Dnes se diskutuje, a je to zajímavé, že o dopadech globálních změn se dneska diskutuje zejména v souvislosti s výsledky voleb prezidenta Spojených států. Ale globální změny dopadají také na Evropu. Bavíme se třeba o otázce konkurenceschopnosti ocelářství v České republice. Co budeme dělat proti levným dovozům oceli do Evropy? Bavíme se o delokalizaci průmyslu. O snaze přenášet pracovní místa do zemí, které nemají sociální a ekologické standardy. Jsem přesvědčen, že právě EU, její obchodní politika, její společný postup může být užitečným štítem pro naši zemi a další evropské státy proti negativním dopadům globálních změn, ke kterým bohužel dneska ve světě dochází. Zmiňoval jsem válečné konflikty, zmiňoval jsem zhoršení bezpečnostní situace v nejbližším okolí Evropy. Jsem přesvědčený o tom, že z hlediska bezpečnosti není žádná alternativa k Severoatlantické alianci jako garantovi naší bezpečnosti. Není žádná alternativa. To nic nemění na tom, že jako Evropská unie máme hledat cesty, jak být akceschopný partner v rámci NATO. A poprosil bych, vážené poslankyně, vážení poslanci, nezapomeňte na to, co už naše vláda udělala. Nezapomeňte na to, co vy sami jste tady v tomto Parlamentu schválili, když jsme předložili rozpočet na rok 2015, když jsme předložili rozpočet na rok 2016 a co budete schvalovat v rozpočtu na příští rok. My skutečně nemusíme čekat na Donalda Trumpa, aby nám řekl, že máme zvyšovat obranné výdaje. Naše vláda už před třemi lety, v okamžiku, kdy se sestavila vládní koalice, kdy došlo ke krizi na Ukrajině, tak jsme změnili bezpečnostní politiku státu. Přijali jsme nové bezpečnostní dokumenty a začali jsme reálně zvyšovat výdaje na obranu. To tady předtím nebylo. My jsme se o ni začali starat okamžitě po nástupu této vlády právě s tím, jak se zhoršila bezpečnostní situace v okolí Evropské unie. Každý rok rostou výdaje na obranu a já jsem přesvědčen, že by měly růst i v následujících letech tak, abychom se přiblížili cíli, který koalice stanovila. Žádný černý pasažér. Musíme brát naše závazky, které máme v NATO, vážně. Musíme brát naši obranyschopnost vážně. Taková armáda absolutně nebyla bojeschopná. K čemu nám byla armáda, která neměla elementární zásoby munice pro případ, že by došlo k bojovému nasazení? Když jsem přišel do funkce předsedy vlády, tak sem přijel tehdejší generální tajemník Severoatlantické aliance a bod po bodu mi popsal, kde Česká republika neplní své závazky v rámci NATO. A to nebylo loni. To bylo na začátku našeho mandátu. To, co jsme zdědili po předcházejících vládách. Dneska je to jinak!